Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zde stručně vystoupil na podporu tohoto návrhu zákona o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k Tchajwanu.

Přijetí návrhu zákona bude mít rozhodně příznivý dopad na vztahy České republiky s Tchajwanem. A tímto bych rád i reagoval na pana poslance. My máme zájem udržovat korektní vztahy s Tchajwanem v oblastech, které jsme si jasně definovali, a zároveň respektovat také mezinárodní diplomatické a protokolární záležitosti.

Situace Tchajwanu, který Česká republika neuznává za stát, je samozřejmě nestandardní, a není proto možné sjednat standardní mezinárodní smlouvu.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Oceňuji to, že dochází k odstranění zbytečných překážek, které tomuto obchodu brání. Já osobně jsem přesvědčen, že se jedná o zákon, který není kontroverzní, je poměrně jednoduchý. Z toho důvodu zde vznáším návrh na zkrácení projednávání ve výborech na dvacet dnů.

Tak, děkuji. Pan poslanec Marek Benda. Požádám vás o vystoupení. Ještě? Upřesním svůj návrh. Zkrácení lhůty na třicet dnů.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych v tomto případě i já poděkoval vládě ČR za to, že tento návrh zákona předkládá.

Otázka zamezení dvojího zdanění se řeší dlouhé roky. Ne že by chyběla vůle přijmout jakékoliv opatření, které by směřovalo k tomu, abychom zamezili dvojímu zdanění, zjednodušili investování a samozřejmě zjednodušili i situaci rezidentů v jedné či druhé zemi. Samozřejmě celou dobu byl problém do značné míry právě způsobu, jakým to právně uchopit, jakým způsobem obejít tu skutečnost, že ČR respektuje politiku jedné Číny, to znamená, neuznává Tchajwan jako jednu samostatnou zemi, současně si je vědoma toho, že se jedná o samostatné ekonomické teritorium, které není spravováno nikým cizím a se kterým musíme udržovat a chceme udržovat z důvodů, které tady byly řečeny v předkládacích zprávách dobré a nadstandardní vztahy, a kde je výrazný zájem na vzájemném obchodu. Myslím, že řešení, které nakonec bylo zvoleno a opravdu těch konzultací zejména z Ministerstva zahraničních věcí za posledních deset let proběhla celá řada. Všichni obcházejí ten samý problém a všichni ho nějakým způsobem a téměř žádné řešení v těch jednotlivých zemích není úplně totožné.

Věřím tomu, že se nám ho podaří v co nejkratší době schválit a že se nám podaří i tuto dohodu s Tchajwanem abych neříkal smlouvu, záměrně říkám dohodu s Tchajwanem naplnit, abychom dále mohli prohlubovat vzájemný obchod. Myslím si, že nejenom z hlediska obchodu, ale i z hlediska sdílení společných hodnot máme opravdu s Tchajwanem a s lidem Tchajwanu hodně společného a je pro nás užitečné, abychom další a další kroky utužující spolupráci prováděli a aby je provedla i tato Sněmovna jako celek. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tak prosím. Děkuji za slovo.

Nejsou tady poprvé a dneska to vyšlo naprostou náhodou.

Tak mi dovolte tuto osobní připomínku.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Neustále mi vrtalo hlavou, proč zrovna tato obchodní smlouva se dostává do popředí, proč byla předřazená. Každopádně by mě ta otázka zajímala, proč zrovna tato obchodní dohoda je předřazována před ostatní, které máme. A když se podíváte do programu, tak mezinárodních smluv tam máme obrovské množství, které čekají.